A nemocní se uzdraví, ptáci začnou zpívat a růže rozkvetou v okamžiku, kdy se nám povede prosadit zákon, kdy navýšíme oproti dnešnímu stavu povinný odběr biopaliv. Ono tomu tak samozřejmě není, protože za prvé 14 tisíc pracovních míst je jenom výmysl jako celá řada jiných výmyslů během argumentace, protože pokud se tam nebude pěstovat řepka, bude se tam pěstovat něco jiného.

Toto je znásilňování demokracie. Toto je znásilňování svobody.

A já to nevyčítám ministrovi financí. Koneckonců s tím do té politiky šel, proto investoval do založení politické divize firmy Agrofert a proto tady dnes sedí politický klub ANO. Nechápu koaliční partnery, kteří mu to nejenom tolerují, ale kteří ho v tom podporují. Protože bez nich by to zneužití moci a tenhle výsměch občanům nebyly možné.

Nejsou dva nebo tři.

Něco podobného jsem tady zaslechl u rozpočtového určení daní, kdy někteří naši kolegové se domnívali, že jeden zákon rozpočtového určení daní je pro kraje a druhý pro obce. A já jsem doufal, že už budeme mít jenom jeden.

Tabáku.

Tohle prostě nemá precedens, takhle nikdo nikdy nepracoval. Tady bylo slušné předložit za jeden rok jednu novelu zákona o spotřební dani nebo o DPH nebo o čemkoliv, ale novelizovat spotřební daň každé dva měsíce? To si fakt z nás chcete dělat takovouhle legraci?

Koneckonců u tisku 512 budu s napětím očekávat, zda ho bude předkládat ministr financí, nebo ministr zemědělství, protože jak známo, tabák je zemědělská plodina a směrnice týkající se kouření za Českou republiku projednává v Evropské unii pan ministr zemědělství, to je jeho kompetence.